Pozměňovací návrhy garančního výboru souvisely především s tématy a náměty, které uplatňovali samozřejmě zástupci mnoha spolků. Ony tak trochu bojují mezi sebou. Dneska jsem se dozvěděla, že jednoho chtějí vyloučit kvůli tomu, že podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže úplně tomu příliš nerozumím. Nicméně bych chtěla poděkovat těm poslancům, kteří opravdu konstruktivně debatovali o všech pozměňovacích návrzích.

Já bych chtěla zopakovat, že 15 let se nikdo tímto tématem nezabýval.

V České republice existuje česká technická norma od roku 2014, která byla schválena ještě před mým nástupem. Nicméně ona není povinná.

Což jsou pohřby například bezdomovců, které následně obci proplácí Ministerstvo pro místní rozvoj.

Musím říct, že potom já se ptám, proč tedy to diskutujeme na výborech.

A doufám, že Poslanecká sněmovna a plénum Poslanecké sněmovny opravdu v této věci zachová konstruktivní názor, a samozřejmě jsem připravena reagovat následně opět v garančním výboru na všechny dotazy. A ano, pokud budu moci, tak se ho opět zúčastním osobně, což možná také nebude vítáno. Děkuji. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu. A nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ladislava Oklešťka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěl bych tímto poděkovat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru za doporučení předlohu schválit ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Druhá část se týká provozování hřbitovů tak, aby evidence pohřbených do země byla zjednodušena. Garančnímu výboru byly zaslány pozměňovací návrhy od tří poslanců. Výsledkem byl návrh garančního výboru, který považuji za vyvážený kompromis. Usnesení garančního výboru zní: